Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAG-e poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite.

Naša je dužnost kao saborskih zastupnika, odnosno predstavnika građana boriti se ne samo za dostojanstvo građana odnosno naših birača nego i za svoje vlastito. Ukoliko dvije trećine zakona koje se u Saboru izglasavaju ne dolaze niti od naroda, niti od nas zastupnika, pa čak niti od Vlade već dolaze direktno iz Brisela, postavlja se pitanje o čemu mi odlučujemo, odnosno u kojoj mjeri odlučujemo. Budući da je jasno da je država de facto zabranom referenduma pokazala što misli o volji građana, jasno je da EU neće tolerirati slobodno ispoljavanje volje. Među ostalim, jasno je i da Valda na nedemokratski način planira prisiliti Hrvatsku na uvođenje eura odnosno provesti tu mjeru iako je jasno da je većina građana protiv istoga. Također, odlukom Vrhovnog suda kojim je danas zabranjen štrajk u tvornici kombajna Same Deutz Fahr Žetelice iz Županje došlo je do toga da je opet zabranjen štrajk nakon što je štrajk već zabranjen prije par mjeseci u Croatia Airlinesu. Zabrane štrajkova kao legitimnog iskaza nezadovoljstva radnika su nedemokratska mjera, one zapravo pokazuju da se pravosudni sustav, odnosno država koja se nalazi u njegovoj pozadini, pa onda i Brisel koji se nalazi u pozadini trenutno naše države protive radničkim pravima, da ih ne priznaju, da štrajk smatraju nelegitimnim načinom borbe za svoja prava i da zapravo se otvoreno svrstavaju na stranu kapitala, na stranu kapitala koji zarađuje milijune dok su istodobno plaće radnika blizu minimalcu. Postavljam pitanje do kada će država provoditi politiku u korist kapitala, stranog kapitala i do kada će uništavati hrvatsku industriju? Vidjeli smo nedavno gašenje Rafinerije u Sisku, vidjeli smo guranje velikih brodogradilišta u stečaj. Vidjeli smo jučer da u Slavonskom brodu se zatvara dio Đure Đakovića i po natpisima koje sam čitao, ako se dobro sjećam 170 radnika će i tamo ostati bez posla. Pitanje je zapravo tko će ovdje u Hrvatskoj ostati raditi i čime ćemo pokriti pad industrijske proizvodnje. Dogodio nam se najveći pad industrijske proizvodnje vjerojatno u posljednjih 20 godina, upravo sada pod Vladom Andreja Plenkovića, upravo sada dok smo u EU. Pričalo nam se o zajedničkom tržištu, da ćemo izvoziti u, na tržište od pola milijarde ljudi, umjesto toga došli smo u situaciju da čak, ja bih se usudio reći i pola naše poljoprivrede da je razoreno. Preplavio nas je masovni uvoz. Hrvatska nije postala zemlja koja izvozi poljoprivredne proizvode, ne povećao se uvoz hrane, domaća proizvodnja je pala, čokoti vinove loze više se ne obrađuju, pala je 40% proizvodnja vina u Hrvatskoj, muzne krave su završile u klaonicama više ne daju mlijeko, zemlja je neobrađena. Jedini koji valjda zarađuje od poljoprivrede su oni koji se poljoprivredom ne bave, oni koji lažno prijavljuju da obrađuju pa vuku poticaje. Jednostavno zemlja je prazna. Na selu svaka druga ili treća kuća su već ispražnjene, to je rezultat politike naše Vlade. I nažalost ukoliko se narod ne pobuni protiv te politike na izborima svjedočiti ćemo nastavku tih trendova a u konačnici i nestanku naše države i naroda. Hvala. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem joj jednom državnoj tajnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova gospođi Andreji Metelko Zgombić. ... [[Upadica se ne čuje.]] Nemate pravo na repliku kolega Zekanoviću, na izlaganje predstavnika Kluba zastupnika bez obzira što je završena, temeljem članka 235. Poslovnika. Još jednom se zahvaljujem državnoj tajnici Ministarstva vanjskih i Europskih poslova gospođi Andreji Metelko Zgombić i njenoj suradnici na obrazloženjima prijedloga. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.

Pozivam državnog tajnika Ministarstva pravosuđa gospodina Juru Martinovića da nam da dodatno obrazloženje Izvješća. Izvolite gospodine državni tajniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Točka dnevnog reda je Izvješće o radu kaznionica zatvora, odgojnih zavoda u 2017. godini. Vi ste svi dobili jedno veoma opsežno izvješće koje je nekakvih 150 stranica sa svim relevantnim parametrima, podacima, kretanjima, komparacijama sa prethodnim razdobljem. Ukratko, ono što za vas želim reći ali i za javnost, za hrvatske građane, dakle hrvatski zatvorski sustav u svakoj godini po prilici a u toj godini je također se to dogodilo, 2017., kroz sustav prođe nekakvih 11 500 raznih kategorija zatvorenika, pritvorenika prekršajnih ili drugih istražnih zatvorenika. Sustav je kapaciteta 3900 mjesta dakle za sve te kategorije, u 2017. godini to nikada nije raslo više od 3200 do 300, što znači da su kapaciteti dovoljni da zadovoljimo ono što zatvorski sustav treba primiti dakle sukladno odlukama nadležnih tijela, najčešće su ta nadležna tijela hrvatski sudovi. U sustavu radi nešto više od 2500 zaposlenika, za vaše znanje sistematizirano je negdje blizu 3900 zaposlenika, dakle tu se racionalno troše ljudski resursi u ovu svrhu. Sustav na godišnjoj razini iz proračuna troši i te godine je trošio 440 milijuna kuna i još nekakvih 50 milijuna vlastitih sredstava i nekakvih drugih izvora. Tu sam, stojim vam na raspolaganju za ono što eventualno budem trebao u ime Vlade pojasniti vezano za ovo izvješće iz 2017. g., hvala vam lijepo. Zahvaljujem državnom tajniku, imamo repliku, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, problem je što raspravljamo o izvješću za 2017. a za nama je 2018., možda bi bilo dobro da nam uvodno kažete ipak kako je aktualno stanje obzirom da su problemi u zatvorskom sustavu veliki, evo u riječkom zatvoru se pojavio svrab, ćelije su pretrpane, daleko je veći broj od standarda, posebno zbog problema sa i migrantima koji su sada i u tim zatvorima, tako da su problemi puno veći nego što se iz ovog izvješća može pročitati posebno kad je riječ o zdravstvenom kadru koji bi trebao pomagati, o psiholozima, a evo sad smo svjedoci čak da se pojavljuje u zatvorskim sustavima i svrab. Dakle možete li nam ukratko reći kakvo je stanje trenutačno, bez obzira što je ovo izvješće iz 2017., mislim da je bitnije vidjeti kakav je problem trenutačan u hrvatskim zatvorima.

Mogu vam reći da je hrvatski zatvorski sustav veoma stabilan sustav, da on napreduje iz godine u godinu, da su standardi zatvorenika o kojim se zatvorski sustav brine nakon što ih sudbena vlast uputi u to, veoma visoki, da su rijetki progovori nadležnih institucija, europskih institucija koje štite ljudska prava pa i naše pučke pravobraniteljice, da mi s njima imamo izvrsnu suradnju i da te stvari prilagođavamo svim visokim očekivanjima, visokim standardima EU-a. Dakle sporadične i sitni događaji koji se događaju, ja smatram da nije korektno i dakle pretvarati u pojavni oblik, dogodila se odgoda jedne rasprave u Rijeci, to je incidentna situacija, odgodila se na način da je čovjek se pozvao na bolest odnosno šugu, naravno šuge u hrvatskim zatvorima nema. Zahvaljujem državnom tajniku. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Željko Raguž, izvolite.

Dopredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče. Kako ste kazali, pred nama je Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda u RH za 2017. g. Praksa je da Ministarstvo pravosuđa jedanput godišnje podnosi Vladi RH Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda kao što je i praksa da Vlada RH jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru. Na temelju pokazatelja u dostavljenom izvješću koje opsežno prikazuje stanje u zatvorima i kaznionicama i odgojnim zavodima, može se konstatirati da postoji stabilan, uređen sustav, izvršavanja kazne zatvora u RH i svi drugi dakle kaznenih sankcija koje se osim kazne zatvora realiziraju kroz zatvorski sustav. Naime, u izvješću se pokazuje kako je zatvorski sustav u RH kroz Upravu za zatvorski sustav i probaciju u okviru Ministarstva pravosuđa organiziran na prilično solidnoj razini i da omogućava dakle i realizaciju kazneno-pravnih sankcija a u kombinaciji sa Zakonom o probaciji, dakle Zakonu o izvršavanju kaznenih sankcija, kazne zatvora i Zakona o probaciji o čemu smo govorili u srijedu, dakle o djelatnosti probacijske službe, omogućava jedan cijelishodan, racionalan sustav u RH koji je prije svega usmjerena na reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društveni život u RH odnosno sprječavanje recidivizma počinitelja kaznenih djela. Dakle u RH kako je u izvješću navedeno, postoji 12 zatvora, 8 kaznionica sa zatvorskom bolnicom u Zagrebu, 2 odgojna zavoda, Centar za dijagnostiku i Centar za izobrazbu što čini jednu cjelinu koja omogućava realiziranje dakle kazneno-pravnih sankcija u RH. Temeljem navedenih činjenica u izvješću, možda je važno naglasiti da najveći broj kaznenih djela se na imovinska kaznena djela 35%, 35% kaznenih djela protiv života i tijela i ostala kaznena djela u najvećem dijelu odnose se na povredu, dakle spolnih sloboda. Kada je u pitanju dakle visina kazne i struktura dakle kaznenih djela onda se u izvješću navodi da se najveći broj dakle zatvorskih kazni realizira u visini od 1 do 3 godine, manji dio dakle već od 3 do 5 godina, najmanji dio na visoke dakle kazne zatvora a 13% samo kazni zatvora do godinu dana. Maloprije spomenuto, u izvješću se to i navodi da 225 stranih državljana je prošlo kroz zatvorski sustav u RH. Sve u svemu izvješće pokazuje dakle napredak u izgradnji ove oblasti koja je važna za funkcioniranje dakle pravne države i koja omogućava da Hrvatska i u ovoj ovlasti prati europske trendove. Kako sam spomenuo kako smo u srijedu imali Izvješće o djelatnosti probacijske službe upravo je RH od 2009. i donošenja Zakona o probaciji, izgradnje probacijske službe već 14 ureda funkcionira na razini županija, na razini grada Zagreba, županijskih i gradskih. Probacijski ured omogućava dakle i smanjenje troškova zatvorskog sustava u RH i upravo je naglasak dakle u okviru ovog cjelovitog sustava na ambiciji dakle da se smanji recidiv počinitelja kaznenih djela da se oni reintegriraju u društveni život u RH. I upravo se u izvješću i stavlja naglasak na pitanje dakle tretmana i na pitanje osiguranja zatvorenika u okviru zatvora i kaznionica. Dakle pitanje tretmana podrazumijeva dakle angažman brojnih struka društvenih znanosti, pedagoga, socijalnih radnika, socijalnih pedagoga i niz drugih dakle znanosti koje omogućavaju da se realizira ključna ambicija reintegracije počinitelja kaznenih djela u društveni život u RH. Zaključno, cijenim da se iz izvješća vidi da RH uspješno prati europske trendove u ovoj oblasti i klub HDZ-a će podržati Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda u RH za 2017. godinu. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite.

Uvažene dame i gospodo postoje dvije vrste zatvora. Jedan je zatvor onaj o kojem raspravljamo danas, to je zatvor u kojem vidite rešetke, u kojem postoje čuvari, iz kojeg se može izaći samo uz dozvolu, odnosno ne može izaći ukoliko te dozvole nema. Međutim postoji jedan puno, puno veći zatvor bez rešetaka, taj zatvor je zapravo društvo u kojem mi živimo. Zato jer u tom društvu mi nismo slobodni. Ukoliko kažemo ono što mislimo možemo biti zbog toga kažnjeni. Znači mnogi ljudi, svake godine, hodaju na prekršajne sudove zato jer su rekli stvari koje se vlasti nisu svidjele, među njima sam i ja. Klasičan verbalan delikt, napišete nešto na facebooku, ha, kao imamo prekršajni nalog, morati ćete na Prekršajni sud itd. Znači sloboda govora u našoj zemlji, ja bih to nazvao Hrvatsku jednim zatvorom bez zidova i rešetaka je ograničena. S druge strane novinari koji se usuđuju govoriti protiv moćnih figura, čak i kad kažu istinu o njima jednostavno bivaju kažnjeni. Znači njihova usta su također začepljena. Događaju se te presude, odnosno tužbe za duševnu bol i oni su naravno ograničeni u tome što će reći. Znači sada smo definitivno ustvrdili da je sloboda govora u jednoj mjeri u ovom zatvoru bez zidova suspendirana. Onda dolazimo do druge slobode, odnosno prava, radi se o pravu na štrajk. Vidimo da u slučaju SDF Gospodine Pernar, zaustaviti ćemo vam vrijeme, ja vas lijepo molim, govorite o temi koja nije predmet rasprave. Na dnevnom redu je točka dnevnog reda Izvješće o stanju i radu kaznionica zatvora i odgojnih zavoda za 2017. godinu. Izvješće o stanju u kaznionicama se odnosi samo na stanje u zatvorima koji imaju kao što sam rekao rešetke i zidove i čuvare. Ali ignorira stanje u društvu koje je pretvoreno u zatvor, društvu u kojem ne samo da je ograničena sloboda pojedinca da govori kroz te tužbe za klevetu, duševnu bol i prekršajne postupke već je ograničeno čak i u Hrvatskom saboru. Znači mene se ovdje uvjerava da, mi smo slobodni, da živimo u demokraciji, a ja kada hoću govoriti o tome da nismo slobodni, da ne živimo u demokraciji, da ne možemo reći ono što mislimo, da je štrajk zabranjen, e onda kaže gospodine Pernare, a kao ne, nije to tema dnevnog reda, ne bi se smjelo o tome govoriti, moramo pričati samo o jednom segmentu tog zatvorskog sustava koji zapravo vlada nad svima nama. Društvo u kojem ljudi nemaju ekonomsku slobodu, društvo u kojem su ljudi u dužničkom ropstvu je li takvo društvo slobodno? I jesu li ti ljudi slobodni ili žive zapravo u zatvoru, u kaznionici iz koje ne vide izlaz? Po mojem sudu svaki neslobodan pojedinac živi zapravo u zatvoru. A koliko je pojedinaca u Hrvatskoj slobodno? Po mojoj procjeni jako malo. To duboko stanje ne slobode, odnosno ja bih nazvao mentalnog kaveza, mentalnog zatvora je ušlo čak i u Hrvatski sabor. Znači čak ni u Hrvatskom saboru se mnogi zastupnici ne usude reći ono što misle, boje se od posljedica toga što bi se dogodilo kada bi rekli ono što misle da će biti zbog toga na neki način kažnjeni itd. I ova birokracija, ali i ovaj monetarni sustav pretvorio nas je kao što sam rekao u dužničko roblje, nama je sloboda svima oduzeta. Iako nas se lažno uvjerava da smo slobodni. Znači kaže država ovi koji su u zatvoru, kao oni su lišeni slobode a vi svi koji ste van zatvora, vi ste svi slobodni. Međutim, jasno je i učenicima na galeriji da kada bi kojim slučajem govorili ono što misle na nastavi, kada bi dovodili u pitanje poštenje sustava koji nad njima vlada vrlo brzo bi vidjeli koliko je njihova sloboda ograničena, koliko se zapravo sustav trudi suzbiti svako razmišljanje. To možete vidjeti i po stanju u medijima, mediji nisu slobodni. A zašto nisu slobodni? Pa zato jer ovise o financijama, ovise o oglašivačima, a ako su vam oglašivači banke jeste li vi slobodni pričati protiv financijskog sustava baziranog na dugu u kojem novac za otplatu kamate ne postoji i govoriti da su banke krvopije koje nas masakriraju i da zarađuju bez rada na našem radu i trudu. Naravno da neće novinari o tome pisati. Ne smiju o tome pisati. Njihova sloboda je značajno ograničena ali se o toj vrsti neslobode, o intelektualnoj neslobodi ne smije pričati. Svojedobno je jedan poznati komunist marksist Gaje Petrović napisao knjigu suvremeni čovjek i marksizam. U toj knjizi je objasnio da kao što u slobodnom društvu postoje neslobodni pojedinci tako i u neslobodnom društvu postoje slobodni. U neslobodnom društvu gdje se ne smije reći određene stvari postoje ljudi koji će ih svejedno reći a s druge strane u slobodnom društvu gdje se tobože mogu postoje oni koji neće reći ono što misle, koji će se bojati reći ono što misle. I ta tortura nad mišljenjem, ona je preuzela medije, preuzela je Sabor, preuzela je obične građane koji ne samo da se ne usude reći ono što misle već i cijeli njihov misaoni tok, misaoni proces, njihova percepcija je upravljana od strane medija. Mediji danas ljudima govore što da misle. Ako ih mediji uvjeravaju da je vani sunce, ljudi će vjerovati da je sunce. Međutim, ukoliko je netko skeptik može izaći na prozor i može vidjeti nije sunce, kiša je ili mrak je. Međutim mnoge druge sofisticirane laži koje nam mediji plasiraju ljudi ih ne mogu provjeriti pogledom kroz prozor. I zapravo su mediji ti koji drže ljude u neslobodi, koji su na neki način čuvari vlasti i koji rade za vlast. U slobodnom društvu mediji, mnogi kritiziraju vlast, kod nas mediji kritiziraju opoziciju, kod nas mediji agitiraju za Brisel, za NATO, govore nam da NATO širi mir po svijetu, da je NATO jedan obrambeni savez, da Hrvatska treba slati vojsku u Afganistan na rusku granicu, gdje već. Zašto? Zato jer su kontrolirani, jer nisu slobodni. Zatvori nisu samo ustanove poput Remetinca. Zatvor može biti i naš um. Zatvor može biti naše stanje svijesti koje nas ograničava od slobodnog razmišljanja. Zatvor može biti ekonomsko stanje u kojem ste vi u dugu i nema šanse da izađete iz tog duga. Dužničko ropstvo je nova vrsta ropstva. Danas u ovom suvremenom obliku kolonizacije čovjek je rob bankama. On tobože je slobodan ne znam da odlučuje hoće li spavati ili neće spavati, hoće li izaći van iz kuće ili neće izaći iz kuće ali je svakako jasan odnos između onoga tko s njim upravlja i upravljanog. U takvom društvu je takva strka i takav nedostatak vremena da ljudi nemaju vremena za sebe i svoje obitelji. I ono malo slobodnog vremena što imaju, ukoliko konzumiraju medije i to slobodno vrijeme će im otići i oni će i dalje razmišljati ono što sustav želi da oni misle. Mediji ne uče ljude slobodnom razmišljanju, mediji ne potiču ljude da slobodno kažu ono što misle, ne uloga medija je formiranje vašeg mišljenja, uloga obrazovnog sustava nije da vas nauči nečemu nego je uloga obrazovnog sustava da vas nauči poslušnosti i sustava autoriteta u kojem je autoritet uvijek u pravu makar i bio u pravu a učenik uvijek u krivu makar i bio u pravu. Nema slobodne razmjene misli. U obrazovnom sustavu, vi ne govorite kada želite govoriti, nego govorite samo onda kada vam autoritet dopušta da to kažete. Taj sustav ne počinje u školi, on počinje još u vrtiću, nastavlja se na fakultetu a kasnije i u stvarnom životu.